A já jim vždycky říkám, že důležité je to, aby se během krátké doby státní rozpočet dostal do černých čísel. Nejenom že se nic takového ve střednědobém výhledu nechystá, ale začíná to vypadat, že je to ještě horší, než to bylo před rokem ve vládě Andreje Babiše. Takže to je ten protiinflační rozpočet, to je ta protiinflační politika nové vlády, jak jste říkali, že jste na to připraveni, že víte, jak to budete dělat, že to okamžitě zkrouhnete o 80 miliard, že budete daleko rozpočtově odpovědnější. Takže teď se to ukazuje, teď se to ukazuje. Skutečnost je taková, že to tak prostě není, že je to ještě horší, než to bylo. Je to ještě horší, než to bylo!

Protože jestli chcete takhle pokračovat v rozpočtech na další roky, tak prostě já vám říkám, že za tři roky se dostaneme do obrovských sociálních, sociálně ekonomických problémů. Já vám říkám, že za tři roky nebudete mít na důchody. A samozřejmě bude... naruší to sociální smír v České republice, naruší to úplně všechno, úplně všechno. Taková vláda by tady neměla být, taková vláda by měla podat demisi. Z toho důvodu to považuju za velmi, velmi vážnou věc, kterou je potřeba, abychom si tady vyříkali. Prosím, abyste ho zařadila jako... aby se hlasoval jako první bod dnešního jednání. Děkuji a nyní vystoupí paní poslankyně Klára Dostálová. Ještě než jí udělím slovo, mám zde jedno oznámení. A ještě přečtu omluvy.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuju, vážená paní předsedající. Já bych dnes ráda zařadila jako první bod na dnešní schůzi možné zmaření investic obcí díky změnám v potenciální výzvě IROP, která by měla být vyhlášena dnes. Dokonce poslali i starostové, jmenovitě paní starostka města Písku, otevřenou žádost o vysvětlení panu premiérovi. Ta situace je velmi vážná. Já vám zkusím opravdu velmi stručně nastínit a je tady mezi vámi mnoho starostů, takže určitě o tomto problému víte. Všichni starostové chystali projekty na rekonstrukci základních škol.

V pondělí hned po volbách, toto pondělí oznámilo Ministerstvo pro místní rozvoj tiskovou zprávou, že mění podmínky výzvy, ale ne kosmeticky, ale doslova drasticky. A hned vám řeknu, jak: místo 99 milionů způsobilých výdajů najednou maximálně 35, místo 90% míry kofinancování maximálně 65 nebo 75 podle toho, zda jde o méně rozvinutý region nebo přechodový region. Já se ptám, to myslí ministerstvo vážně? Musíme si uvědomit, že nejsou ustanovena zastupitelstva.

To je opravdu přece není možné vzít červenou tužku a začít to takto škrtat. Zastupitelstva musí mít šanci na to, aby se na ty projekty tedy znovu podívala, ale považuji i za velmi nehorázné takto drasticky měnit podmínky, kór když s tím nesouhlasí Svaz měst a obcí, a to samozřejmě všichni starostové moc dobře vědí. Takže já bych ráda zařadila tento bod jako první bod, aby nás ministerstvo ujistilo. A tady se sluší poděkovat panu ministrovi, že vyslyšel stínovou vládu a posunul tu výzvu až na začátek listopadu. Ale chybí samozřejmě ještě změna parametrů. Prostě starostové dnes v té energetické krizi, v tom, co se nacházejí, nemají šanci dofinancovávat projekty 100 miliony a většími částkami, takže je nutno se podívat i na parametry té výzvy a skutečně tam zohlednit aktuální situaci jako takovou. Proto bych ráda zařadila tento první bod dnešní schůze s názvem Zmařené investice obcí, výzva Integrovaného regionálního operačního programu. Také děkuji. Prosím, máte slovo.

Kapacita tohoto zařízení už je možná na hraně nebo za hranou.

Proto já bych chtěl tuhle situaci řešit tady na půdě Poslanecké sněmovny. Tenhleten bod vím, že navrhoval i Tomio Okamura, ale já ho navrhuji trochu jiným stylem. Já ho opravdu navrhuji jako podanou vstřícnou ruku vládě České republiky, aby se nám tady vyjádřila, aby nám řekla, jaké je řešení.

Všichni mluví o tom, že je potřeba nějaké celoevropské řešení, já s tím plně souhlasím, že jsou potřeba chránit vnější hranice, i s tím souhlasím. Jak my pomáháme? A hlavně a především, tak na co máme předsednictví v Evropské unii? Co náš premiér udělal tedy v Evropě, když všichni chceme evropské řešení a máme tu šanci do konce roku v rámci předsednictví snad něco udělat?